Registr smluv žádá zveřejnění méně informací, než se schvaluje podle 106. Takže i tato argumentace je svým způsobem na vodě. Ale rok se řešilo, jak registr smluv mít, a přitom jím nepoškodit a neohrozit veřejně vlastněné podniky. Vláda přišla k řešení, definovala povinné subjekty, definovala docela širokou výjimku, byť já jí nebyl úplně nadšen, ale přijal jsem to, protože to byl určitý kompromis, který v této politické reprezentaci byl dosažen. Ministerstvo vnitra doplňuje, že se toto navržené řešení nejeví jako systémové, vyvolává otázky stran rovnosti, a vyslovuje nesouhlas.

Asi není překvapením, že jedno ministerstvo vyslovilo podporu tomuto návrhu, a to Ministerstvo zemědělství. Když si tedy uděláme skóre, tak je to čtyřikrát negativní stanovisko z resortních ministerstev k tomuto návrhu a jednou pozitivní od ministerstva pana ministra Jurečky. Tento podklad se také přenesl i do stanoviska vlády a já si tady dovolím tvrdit, že to, že dostal neutrální a ne negativní stanovisko, je dáno jenom tím, že předkladatelem byl kolega, člen vlády.

Tento paragraf byl právě do zákona o registru smluv kvůli Budvaru vkládán. A dále říká, že stejnou argumentaci, jaká je použita k Budvaru, je možné uplatnit i vůči řadě dalších subjektů, které jsou v podstatě ve stejném postavení.

Chci říct, že pokud se koalice rozhodla, že vyjme ze zákona o registru smluv podnikající subjekt Budvar, tak pokud má tuto vůli, že chce vyjmout podnikající subjekty, tak nechť navrhne vyjmout všechny. Ale vyjímat jenom Budvar, další tam nechávat, je nesystematické, špatné a je to i součást stanoviska vlády.

A protože tak jak je nesystematický tento návrh, tak je nesystematické jeho řešení, tak z tohoto místa navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Děkuji, já si to poznamenám a udělím slovo panu poslanci Komárkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Já chci reagovat na pana kolegu Farského. Co se týče obsahu, já bych ho chtěl velmi podpořit, protože zákon o registru smluv vznikal dlouho a bolestně a já jsem to považoval za velké vítězství transparentnosti a slušnosti, když jsme ho schválili. Otevřeme dveře. Strčí se tam prstíček Budvaru a za chvilku nám tam vpadnou všechny státní, nestátní a další instituce. Moc prosím, nedělejme to. Nemůžu ale nereagovat na takové drobné politické rýpnutí, které podle mě vůbec nesouviselo s jinak velice dobrým obsahem projevu pana Farského, když mluvil o tom Agrofertu.

Leč pan Farský by si měl vzpomenout, a on si na to vzpomíná, že to bylo ANO, které mu nejvíce pomohlo, a byla to jeho zásluha, že s tím zákonem přišel on, ale ANO mu nejvíce pomohlo v tom, aby ten zákon skutečně prošel. A ANO hlasovalo proti těm výjimkám. Já doufám, že ANO bude dále hlasovat i proti těm výjimkám dál. Takže prosím vás, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, nechme si, když jsme vlastně v této věci na jedné lodi, tyhlety politické kopance.

A chci využít této poznámky k tomu, abych právě apeloval na těch 110 poslanců, kteří tento zákon podpořili v listopadu loňského roku, před dvěma měsíci a pevně věřím, že věděli, o čem hlasují , aby ten můj návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení podpořili. Prosím. Děkuji za slovo. Já stejně jako pan kolega Farský chci prostřednictvím vás, pane předsedající, reagovat na pana kolegu Komárka, který samozřejmě jako většinou vždy nemá pravdu. Za to, jak ve finále vypadá, samozřejmě není stoprocentní, prostě některé věci nebyly v té době politicky průchodné, může zejména trojčlenná skupina lidí, kteří za koalici vyjednávali, tzn. já, například, váš kolega Vondráček a pan kolega Mihola. To je prostě lež.

Takže ne ANO.

Než udělím další slovo, přečtu omluvenky.

Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Komárek.